To mi přijde jako velmi odvážný úkol a tvrzení, že je to ještě vůbec možné.

A pak je tam bod dvě, který si myslím, že je neméně důležitý, totiž že Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založeného primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné.

Opět připomínám, že v té době i ti současní důchodci, mnozí z nich, velká část z nich budou stále v důchodu, budou k nim přibývat samozřejmě další, takže se to bude týkat nejenom těch, kteří ještě teď pracují, ale i těch stávajících penzistů, mnohých z nich. Myslím si, že je velmi nefér nezačít na tomto pracovat zrovna v době, kdy si můžeme dovolit takovouto diskusi.

A proto je důležité dle mého názoru, zejména abyste si udělali pořádek v rámci koalice v tom, co vlastně chcete, jestli chcete naplňovat své programové prohlášení, nebo nikoli, jestli chcete dělat jenom dílčí kroky, či dělat opravdové zásadní změny. A pokud v tomhle tom nemáte v rámci koalice jasno, tak pak si myslím, že je zcela marné, abychom tady očekávali splnění tohoto zásadního úkolu pro celou Českou republiku. Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Golasowská.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Myslíme si, že si to zaslouží. Senioři si to zaslouží za svoji celoživotní práci a zaslouží si, aby byli náležitě finančně oceněni, zejména v této době, kdy stoupají náklady na bydlení, na léky, na další věci a taky stoupají náklady na pobytové služby.

A taky do budoucna chceme podpořit rodiny, aby děti měly a v budoucnu aby věděli, že v důchodu budou oceněni tím, že děti vychovávali. Taky bych chtěla říct, že ano, určitě to stojí hodně peněz, jak už jsme tady od paní ministryně slyšeli, a stálo by to hodně peněz, ale chci říct, že ti senioři to neutratí někde v daňových rájích, ale v podstatě to utratí v naší ekonomice. A taky chci zdůraznit, že pokud dostanou finanční ocenění k důchodům, tak často nebudou muset žádat například o další příspěvky, jak je tomu dnes, o příspěvek na bydlení, o příspěvek na živobytí, protože se jim vlastně jejich finanční situace zlepší. A často je to nedůstojné. Oni sami říkají: my nechceme chodit na úřady, abychom žádali o příspěvky, protože si myslíme, že společnost by nás měla ocenit za to, že jsme celý život pracovali a vychovávali děti.

A jak říkám, hlavním cílem návrhu je ocenit seniory, kteří celý život pracovali a navíc vychovávali děti. Myslíme si, že si to zaslouží. Děkuji za podporu našeho pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych opravdu velmi krátce jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany sdělil k tomuto návrhu naše stanovisko a možná jenom krátce zopakoval to, co už tady v průběhu všech čtení mnohokrát zaznělo. Nejprve musím říct, že jsem pozorně poslouchal vystoupení paní ministryně Jany Maláčové, a musím tedy říci, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, že mě na vašem vystoupení zarazilo, že hodně používáte výrazy a slova jako já navrhuji, mnou navržené, já jsem zařídila a postarala se.

Tak mám pocit, že kdybyste skoro ve vládě nebyla, tak hnutí ANO by našim českým důchodcům pomalu nepřidalo ani korunu.

Chtěl bych zopakovat, že to není žádná důchodová reforma.